Nemáte zájem.

Takže o prodloužení omluvy žádá paní poslankyně Pekarová Adamová do 13 hodin.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já bych si dovolil obrátit vaši pozornost ke dvěma, respektive třem pozměňovacím návrhům.

Tam Ministerstvo financí nesouhlasí s tímto pozměňovacím návrhem z důvodu negativního dopadu na veřejné rozpočty ve výši 8,5 %.

Chtěl bych připomenout, že do roku 2007 byly všechny potraviny v České republice zdaňovány sazbou 5 % DPH.

V rychlosti, druhý pozměňovací návrh jsem podával s panem kolegou Jandou.

Motivem toho pozměňovacího návrhu je, abychom podpořili místní řemeslníky, výtvarníky, obchodníky, jejichž obchody v důsledku pandemie byly uzavřeny. Poslední pozměňovací návrh, který byl schválen rozpočtovým výborem, se týká prodloužení možnosti odpočtu DPH u veřejnoprávní televize a veřejnoprávního rozhlasu. Já jsem v podstatě tento pozměňovací návrh navrhoval a prošel již minulé volební období.

Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy nemám. Ano, máme. Děkuji, vážený pane předsedající.

Tak jako kolega Votava se přikláním k podpoře pozměňovacího návrhu, který prošel rozpočtovým výborem a prodlužuje možnost odečtu daně našich veřejnoprávních médií.